A jestli někdo udělal někde analýzu, že můžete připravit citlivé regiony z hlediska nezaměstnanosti o šest tisíc míst, a vy řeknete je to nesmysl a podobně... Doložte, že to nesmysl je. Není to... Přeci musíte rozhodovat na základě nějakých faktů, dat, analýz, a ne pocitově. Vy zatím rozhoduje pocitově, podobně jako váš kolega Prachař rozhodoval na dopravě. Takže já se prostě chci ohradit podobně jako kolegové proti tomu, co říkáte.

Nyní přednostní právo pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a poté pan ministr zemědělství. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Chtěl bych zdůraznit, že veškerá příprava tohoto zákona probíhala za jednoho předpokladu, že obce, které dostávají peníze na základě tohoto zákona, musí po té novele dostat více, než dostávají dnes.

Je tam samozřejmě onen problém, že jsou obce postižené těžbou, které nemají přímo dobývací prostor, tomu všemu rozumím, na základě toho jsme navrhovali, že by část těch peněz mohla jít na kraje. Jinak technicky vzato skutečně platí, že obce skutečně nejsou stát, ty vybrané peníze jdou, což zprostředkovává Český báňský úřad, přímo do rozpočtu obcí, a tudíž se to nemůže objevit ve státním rozpočtu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Teď pominu tu debatu, že Ústavní soud , že daně a poplatky se mají ukládat na základě zákona, to pominu.

Dobře, děkuji.

Chci poděkovat panu ministrovi za jeho vyjádření.

Děkuji.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Zaznělo tady několik konkrétních věcí a výtek, a sice že ze státních podniků Lesy České republiky a Budvar vyvádíme finanční prostředky, které se neprojevují v příjmech kapitoly Ministerstva zemědělství. Já k tomu řeknu pouze dvě čísla.

Také zde zaznělo ze strany pana poslance Bendla to, že dostatečným způsobem není podporovaná činnost v lesích, hospodaření v lesích.

A poslední věc, která se týká, řekněme, úspor v resortu zemědělství.